Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já nebudu dlouze hovořit.

Čili to je k tomu jednomu pozměňovacímu návrhu, který tady je. Já jsem si vědom toho, že náš právní řád zná také institut pracovní doby na dobu určitou.

A v tomto případě navrhuji, aby, pokud tato smlouva je uzavřena na dobu minimálně jednoho kalendářního roku a zaměstnanec odpracoval ony tři měsíce, také dostával nárok a spadal do podpory kurzarbeitu.

Děkuji.

Já už nechci nějak dál prodlužovat tuto už tak docela dlouhou debatu. Chci jenom velmi krátce stanovisko k tomu, co tady zaznívá.

Na druhou stranu to není naší vinou, opravdu je to vinou vládní koalice. Je potřeba tady v tom smyslu říci, že možná ani ne celé koalice. Ale chci podpořit i zkrácení lhůt, o které tady bylo požádáno. My to určitě podpoříme, protože my vidíme za tím výsledek. Proto chceme, abychom konečně už finálně po těch dlouhých debatách a schůzkách, které jsme k tomu všichni absolvovali a já za to děkuji, že jsme tu příležitost měli to v samotné tvorbě návrhu ovlivňovat tak dospěli, a pevně věřím, že kompromis, který nakonec z toho všeho velmi složitého jednání vzejde, bude prospěšný pro ty, kterým prospěšný má být. Já tam mám ještě přece jenom pozměňovací návrhy, ke kterým se ještě přihlásím v podrobné rozpravě, které jsou odůvodněny v samotných důvodových zprávách k nim, takže to tady nebudu teď předčítat. A co se týče celkové podpory toho návrhu, tak podle toho, jaké pozměňovací návrhy nakonec přece jenom budou uplatněny a projdou, se rozhodneme pro finální podporu tohoto zákona ve třetím čtení, k němuž, doufám, dojde co nejdříve právě díky zkrácení lhůt, aby konečně, aby konečně už jsme podnikatelskému sektoru a zaměstnancům v tomto státě dali jasný signál, jak to vlastně bude fungovat, protože oni na to velmi, velmi čekají.